Děkuji. Omlouvám se panu poslanci Grospičovi. S přednostním právem pan předseda Fiala. Dobrý den. Také přeji hezké odpoledne.

Dnes? Pokud byste chtěl tento bod zařadit jako první, tak je to hlasovatelné, protože žádné pevně zařazené body na dnešek nemáme, tudíž bychom tímto bodem začínali. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji.

Děkuji, pane předsedo.

Když nic jiného, tak pro podporu tohoto stanoviska chci použít argument, že je stále rozdílný stav souhlasu s navrhovaným zákonem dvou krajů České republiky, a to kraje Plzeňského a kraje Středočeského. Ano, děkuji. Pan poslanec Tejc. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych navrhl nový bod, který by Sněmovnu zdržel zhruba 60 vteřinami, a to návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech, s tím, že pokud by tento návrh byl přijat a byloli by možné projednat tento bod jako první či druhý dnes, tak bychom využili v průběhu tohoto a příštího týdne možnost schválit zákon, který má určitou transpoziční lhůtu, a Ministerstvo spravedlnosti požádalo mimo jiné ústavněprávní výbor, aby tento návrh zákona projednal ve zrychleném řízení. My tak učiníme ještě dnes večer, a bylo by tedy možné, aby se tento zákon schválil ještě na této schůzi, pokud bude lhůta zkrácena o 30 dnů. Já vás moc prosím o to, abyste tento bod, ve kterém rozhodneme o zkrácení lhůty o 30 dnů, na dnešní jednání Poslanecké sněmovny zařadili. Ano. To byly písemné přihlášky a nyní přihlášky z místa.

Já bych jako zpravodaj k bodu číslo 6, sněmovní tisk 99, energetický zákon, chtěl v souladu s již schváleným usnesením Sněmovny, která schválila zkrácené projednávání na 30 dnů, navrhnout, aby druhé čtení této novely bylo projednáno zítra a zařazeno jako pevný bod na 14. hodinu a třetí čtení bylo projednáno příští týden v úterý jako pevně zařazený bod ve 14 hodin. Ano, děkuji. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jménem nepřítomné paní zpravodajky Konečné požádat o pevné zařazení bodu 19, což je sněmovní tisk 77, senátní návrh zákona o ochraně ovzduší. Požádal bych o pevné zařazení na zítra jako první bod po polední přestávce. Paní zpravodajka potom bude žádat o zkrácení lhůty a výbor je připraven projednat tento zákon už ve čtvrtek na své schůzi. Děkuji.

Dobré odpoledne, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás rád jménem volební komise a coby předseda volební komise požádal o to, abychom pevně zařadili všechny volební body.

Ano, děkuji. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Důvod je jednoduchý. Pokud to zítra odhlasujeme, tak musíme také komisi složit a to by bylo až příští týden v řádných volbách. Pane poslanče, zítra dopoledne, nebo odpoledne? Já si myslím, že zítra dopoledne jako poslední pevně zařazený bod. Ano, dobře.

Jednak bych chtěl vznést veto proti třetímu čtení příští úterý jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09. Není žádný důvod, abychom v úterý měli příští týden třetí čtení, když pro to máme vyčleněné jiné dny. Omlouvám se, pane předsedo. Tím vetujete návrh pana poslance Urbana. A pak mám jenom prosbu na pana poslance Tejce, aby pokud možno stáhl ten svůj návrh.

Ano, pane předsedo.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní tedy návrhy, které zazněly teď na plénu. Nejprve pan předseda Faltýnek, bod 50 a bod 51 na 27. 3., což je čtvrtek, po písemných interpelacích. Já mám informaci, že již teď je jasné, že písemné interpelace nebudou, to znamená, abychom ve čtvrtek v 9 hodin začali těmito dvěma body, pokud to ovšem bude schváleno. Kdo s tím souhlasí? Kdo je proti tomuto návrhu?